Výstup byl jednoznačný.

Navíc z řady pekáren zazněl požadavek směřující k rozšíření zákazu prodeje na všechny státní svátky. To znamená, že my dneska jednáme o povolení prodeje v obchodních... ne v obchodních řetězcích, ale ve velkoobchodech. Mně se zdá, že tento návrh je velice populistický, protože navrhovatel nezná podstatu věci. Většina malých obchodů, kterými je v návrhu argumentováno, totiž nemá v dnešní době absolutně čas jít nakupovat v těchto dnech do těchto velkoobchodů. Je to tak, že většina má vůbec problém, aby zajistila o státních svátcích chod svých prodejen, takže se často stává, že v těch prodejnách je sám majitel nebo jeho nejbližší rodina, protože opravdu málo lidí dneska chce pracovat ve svátek. Většina lidí se chce bavit. A já vám jenom sdělím ještě pár argumentů, které jsou velice důležité. Dneska je to na třiceti procentech soboty nebo neděle.

Tím pádem dochází k tomu, že podnik je absolutně ekonomicky nerentabilní, a právě v tom obsahu služeb, o kterých se bavíme, to znamená, že služby spojené s prodejem potravin, protože jiné velkoobchody nemají otevřeno, jenom velkoobchody s potravinami mají zájem o toto, tak de facto ten stav dneska je, jak jsem popisoval, nechodí nakupovat ti malí, ale chodí nakupovat nebo půjdou nakupovat ti, kteří si běžně tam chodí nakoupit. A to, že to tak je... Běžte se podívat, nebo já jsem byl čtyřiadvacátého v těch velkoobchodech, zjistil jsem si, kdo tam nakupuje, a z běžných podnikatelů opravdu to nebyl nikdo.

Takže to jsou asi argumenty, které jsem vám chtěl sdělit. Poslední věc, kterou vám chci říct. Petici písemnou podalo přes 11 tisíc lidí pracujících v tomto oboru a dalších 8 tisíc pekařů a cukrářů. Když si představíte, že za nějaké tři měsíce se podařilo nasbírat přes 20 tisíc podpisů, tak je asi jasné, že tito lidé, kteří v tomto oboru pracují, nemají absolutně zájem dále ve svátek pracovat. A tím, co my uděláme a co jsme vyvolali, je vlastně nutíme jít do práce. To, že se toho stavu nejsou schopni zbavit, to už jsem tady říkal, protože ani ten podnikatel není schopen v rámci plnění smlouvy k pronajímatelům, to znamená, že řetězcům, které vlastní domy, nejsou schopni říci ne, dneska budu mít zavřeno. Nejde to. Děkuji za pozornost.

Tak na první signální zkusím. Dneska je to tak, že ty obchody o svátcích, o některých svátcích, a některé obchody nikdo neřekl, proč tyto svátky, proč tyto obchody nesmí mít otevřeno.

Může. Nemusí. To není povinnost. Oproti tomu není, že musí. A druhá věc.

Nikdo nikoho nenutí. A týká se to velkoobchodu.

Děkuji za slovo. Budu velmi krátký.

Mají určitou zodpovědnost! Už to stačilo na klubu.

Ale opět požádám sněmovnu o klid. No, ještě ne. Já eviduji přihlášku k faktické poznámce kolegy Faltýnka, tak ještě chviličku, před vámi je váš kolega z poslaneckého klubu. Ještě chvilinku, až se uklidní situace. Prosím, máte slovo.

Ale ta příležitost nebyla, proto se musíme bavit tady, což je škoda.

A jenom bych vám chtěl říct ten rozdíl v tom, co tady zaznělo. Jestliže je nezbytná profese, jako jsou zdravotní sestry, doktoři nebo hasiči, tak tam asi není žádná diskuse. Ale jestli je zbytná profese a ve všech ostatních okolních státech, jako je Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie, Polsko, ale i Slovensko, na to přišli, tak proč chceme něco jinak?